Děkuji za slovo.

Tak pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, máte slovo. Zatím jediný přihlášený. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jsem chtěl poukázat na některé záležitosti, které bude potřeba vyřešit v rámci projednávání na výboru.